Reč ima narodni poslanik Ljiljana Malušić. Uvažena gospodo iz Agencije za borbu protiv korupcije, danas pred nama je vaš izveštaj i počeću rečenicom da je u Republici Srbiji nulta tolerancija na korupcije i to naročito od 2012. godine, dolaskom SNS na vlast, tadašnjeg premijera, današnjeg predsednika gospodina Aleksandra Vučića i gospodina ministra Stefanovića, koji ima izvanrednu ulogu u sprečavanju korupcije. Vi ste tu da pokrećete postupke pred sudovima i sigurna sam da vi radite dobro svoj posao, časno i pošteno i nemojte nikada podleći pritiscima sa bilo koje strane i pod bilo čijim uticajem. Ono što se meni dopalo u vašem izveštaju jeste pre svega što imate, odnosno uspostavili ste dobru međunarodnu saradnju što je izuzetno važno u suzbijanju kako domaćeg kriminala tako i međunarodnog kriminala ali takođe mi se dopalo što je EU učestvovala sa tvining projektom ili prevencijom i borbom protiv korupcije sa dva miliona evra. Tri zemlje su bile uključene u to, a sve da bi se sprečila korupcija. Time ste vi dobili mnogo bolji kadar, vidim da je bilo dosta edukacija, da ste radili komparativne analize i to je jako dobro. Ono što nije dobro, što je masa ljudi u prethodnom periodu ostala neprocesuirana, a nije mi uopšte jasno kako, ali verovatno neko je bio tu od vas, neko nije, ne bih da ulazim u to. Na primer, kako je moguće da neko ko prijavi svoju imovinu, mislim konkretno na gospodina Đilasa koji je prijavio te 2004. godine svoju imovinu, ona je iznosila 74.000 evra, star automobil i jednu nekretninu. Danas prijavi zvanično da ima 25 miliona evra, pazite, to je 25 miliona evra, da ima u nekretninama 1.460 m2, a pri tom niko nije pričao o tome da on ima još 500 miliona evra koje je zaradio na osnovu svoje četiri firme i to se zna. Njegova afera most na Adi, sećamo se tih 0,9 km košta 400 miliona evra, nonsens, projekat je trebao da koša 80 miliona evra, pa 100 miliona evra, pa 150. Kud nestade tih 250 miliona evra, to mene zanima? Jer isti takav most, izvinjavam se, veći tri puta, duži dva i po kilometra, najveći što se visine tiče u Francuskoj košta 400 miliona evra. Kako nestade na volšeban način samo tu 250 miliona evra. Taj gospodin Đilas je zadužio grad za milijardu i 200 miliona evra, da li je moguće gospodo da niko se nije zapitao kako je moguće da neko zaduži grad za milijardu i 200 miliona evra. Ukupan dug naše Republike Srbije posle odlaska dosovske vlasti 2012. godine je 26 milijardi evra. Oni kažu 14, pa nije tačno, nisu prijavili dugove javnih preduzeća, nisu prijavili sve i svašta. Uzimali su kredite sa kamatama, 7, 8, 9, 12%, mi sada vraćamo to. To treba istražiti. Drugo, silne njegove afere između ostalog šest miliona evra podzemni kontejneri, naravno da nije bilo javne nabavke. Ne znamo šta se desilo. Sečenje platana, nema javne nabavke. Idemo dalje, bus plus, nema javne nabavke. Dalje, „pazl grad“ koji je trebalo da bude divno mesto za decu na Voždovcu, 350 miliona, hiljade evra nestalo netragom, nikada nisu dobili upotrebnu dozvolu. Naravno, javna nabavka te 2009. godine nije ni postojala. Nebezbedno mesto koje nije radilo ni jedan jedini dan, na samoj ulici se nalazi to, bez toaletnog čvora, bez sanitarnog čvora, bez ičega. Užas. Postala je kućica strave i užasa. Neupotrebljiva. Replika „Terazije“, ne zna se koliko košta, nema javnih nabavki. Znači, prosto jedan totalno nepoštujući odnos prema državi, jedna totalna korupcija. Idemo dalje, kako je moguće da niko ne zna odakle gospodinu Jeremiću sedam miliona za kampanju. Isti taj je tražio kada je otišao u UN sedam miliona, a dobio je milion i to je bilo mnogo. Tražio je i sedam savetnika ali to nema veze, mene ovo interesuje, odakle njemu sedam miliona evra za kampanju? Idemo dalje, kako je moguće da dosovski bivši ministar odbrane koji po podacima, znači, to nisam ja rekla, ne navodim ja, nego prosto internet, sajtovi, mnogi ljudi koji su se bavili istraživanjem korupcije i kriminala, da bez dana radnog staža sebi priušti stan od milion evra. To nije stan, to je stančuga i plus nadgradi 139 kvadrata pent hausa. Kako je moguće da taj čovek koji pre toga nije imao dana staža na knjižici danas ima 300.000 evra. Idemo dalje, kako je moguće da gospodin Đelić, sećamo se svi čuvenog gospodina Đelića koji je došao kao ekspert iz Francuske, ne znam čiji ekspert, znam da je ovu zemlju ojadio za 10 miliona evra. Kako je moguće da niko ne zna gde nestade 10 miliona evra, sećate se da je bio jadničko i da je spavao kod tetke na kauču. Jadan, eto, da sam znala pa da ga primimo mi, da ga udomimo, 10 miliona evra samo on. Idemo dalje, gospodin Živković, premijer, pa i Evropa se izjasnila o njemu, oko 24 sporne privatizacije, a jedna je bila njegova, nestade netragom 100 miliona evra, a radilo se tada o Beopetrolu, naravno, tu je bio i Sartid, ali 100 miliona evra – nema. Da vam ne pričam o onih 596 privatizacija, šećerana za jedan evro, silne firme za po jedan evro. Bilo, ne ponovilo se. Kako je moguće, gospodin Tadić, predsednik da ne zna za sve to za vreme njegovo i za vreme gospodina Koštunice koji je tada bio premijer, tada je bilo ovih 596 privatizacija, a možda i više, ja imam podatak toliko. Znate šta su radili, ogole firme pa tako ogoljene vrate državi. Strašno, bilo ne ponovilo se.

Nije 400 hiljada ljudi to su i njihove porodice, znači, milion ljudi bez hleba. Da biste dobili dozvolu da bilo šta u ovoj Srbiji investirate, radite, bilo je potrebno tri godine, danas se to dobija od tri do 30 dana, maksimalno. E, zato smo mi otvorili preko, odnosno došlo je 200 kompanija, otvorili smo preko 200 fabrika, zaposlili preko 200 miliona ljudi. Ali, pošto je ovde korupcija, idemo mi dalje. Kako je moguće da do 2012. godine, konkretno 2012. godine bude minimalni lični dohodak 15.000 dinara, sve su živo pokrali, ali minimalac 15.000, a danas je 26.000 uz svo vraćanje njihovih 26 milijardi. Danas je prosečna plata 460 evra, a bila je 330. Tako se radi. Mene još interesuje kako je moguće da neko ko je bio na vlasti tolike godine ne napravi ni kilometar auto-puteva. Zamislite vi da su oni pošto ih je molila EU, bila je Olimpijada 2004. godine, pa su ih molili da završe taj put.

Pa, 2005. godine, pa 2006. godine, pa tako dočekaše 2008. da bi napokon gospodin Vučić, predsednik države sa svojom Vladom, sa svojom domaćinskom politikom, sa uštedama u budžetu, sa teškim reformama koje je sprovodio završio Koridor 10. Prvi put u istoriji imamo srpski auto-put. Završio Koridor 10, završio još južni krak, sad završava istočni krak, završićemo i Koridor 11. Meni je bilo interesantno da čujem da im je u jednom momentu bilo Koridor 10 prioritet, ništa od toga. Pa, onda Koridor 11, baciše se na njega, pa onda treba da izdvoje pare za to, pa nema para za to, pa onda koncesija, pa nije dobra koncesija, ali o tome ću da pričam šta je rekla gospođa, pokojna Verica Barać. Ali, ono što je strašno da je za završetak deonice Horgoš-Novi Sad, netragom nestalo 138 miliona evra. Mi pričamo o milionima evra. Bilo ne ponovilo se. Samo jedan podatak koji mi je onako bio toliko tužan da mislim, zamislite oni su odvajali za put Leskovac-Preševo-Niš pa do granice. Odvoje ljudi osam miliona evra, pa još četiri, 12 miliona evra, savršeno, sada ćemo mi da završimo te autoputeve. Zamislite 12 miliona evra, pa šta da napravite sa 12 miliona evra, jedan tunel košta 5 miliona. Sram ih bilo. Ovako se ne radi. Za kraj da kažem šta je rekla uvažen pokojna gospođa Vjerica Barać – Savet za borbu protiv korupcije smatra da donošenje odluke o koncesiji za finansiranje, projektovanje i izgradnju, korišćenje i održavanje autoputa od Horgoša do Požege, kao i prekoračenje nadležnosti tehničke vlade prilike zaključenja ugovora o koncesiji predstavljaju rečit primer političke korupcije koji se svakako mora negativno odraziti u svim ostalim oblicima društvene aktivnosti. Toliko, nemam dalje komentare. Reč ima narodni poslanik Aleksandra Belačić. Dame i gospodo, korupcija je pošast koja nagriza sve sfere društva, a prisutna je u svim oblicima javnog života, od zdravstva, preko obrazovanja i pravosuđa, pa sve do politike. Najopasnija je svakako ona korupcija koja postoji u politici, a šteta od takvih vidova korupcije, bilo je da je u pitanju otuđenje javne imovine, iznuda, prevara ili uticaj na javne nabavke, mere se milijardama evra otetih iz državnog budžeta. Izdvojenih slučajeva korupcije oduvek je bilo, ali korupcija je u Srbiji sistematski utemeljena tek nakon 5. oktobra, konkretno, tokom procesa privatizacije i svojinske transformacije preduzeća koja su bila u društvenom i državnom vlasništvu. Akteri petooktobarskih promena pokazali su da je u Srbiji politika najisplativija delatnost. Nekadašnji funkcioneri danas su milioneri koji su se iz garsonjera i podstanarskih stanova preselili u vile na Dedinju, a po odlasku sa funkcija otvorili firme, gde kao uspešni biznismeni trenutno obrću ogroman novac, iako su zbog njih stotine hiljada ljudi završili na ulicama. Mnogi su zbog promena i privatizacije koje je sprovodio bivši režim, nažalost, ostali na ulicama, nakon toga završili na budžetu, godinama bili nezaposleni, zbog čega danas primaju minimalne penzije. Za to vreme, akteri petooktobarskih promena učestvuju na raznim ekonomskim forumima, gde se predstavljaju kao eksperti. Sve njihove malverzacije su zaboravljene i niko nije krivično odgovarao. Podsetiću vas na neke od njih: Božidar Đelić, nekadašnji šef ekonomskog tima Miroljuba Labusa i ministar finansija, danas živi u vili na Senjaku od 425 metara kvadratnih; Zoran Janjušević, nekadašnji savetnik za privatizaciju u Vladi Zorana Đinđića, živi na Dedinju, u vili od 1.124 metara kvadratna. Slične vile imaju i Nemanja Kolesar i nekadašnji ministar Predrag Bubalo, a bivši ministar za privatizaciju Aleksandar Vlahović prijavio je da poseduje šest ili sedam stanova i nekoliko kuća. Jednako je obezbeđen i Mlađan Dinkić, koji je upropastio srpski bankarski sektor tako što je četiri domaće banke "Beobanku", "Beogradsku banku", "Jugobanku" i "Invest banku" proglasio nelikvidnim, kako bi im oteo imovinu i prepustio bankarski sektor strancima. Na isti način volšebno se obezbedio i predsednik Liberalno-demokratske partije, Čedomir Jovanović, koji je i dan-danas poslanik u Skupštini Srbije i tako izbegao svaku krivičnu odgovornost. Od predstavnika vladajuće koalicije nebrojano puta, svakoga dana, slušamo o Draganu Đilasu, o brojnim aferama koje prate izgradnju Mosta na Adi, o tome šta sve Dragan Đilas ima, ali činjenica je da ni Dragan Đilas, kao ni svi prethodno nabrojani, za sve ove malverzacije nisu odgovarali. Mi iz Srpske radikalne stranke nismo zadovoljni zbog činjenice da se Agencija za borbu protiv korupcije mahom fokusira na narodne poslanike, iako je poznata činjenica da mi narodni poslanici svoje plate primamo dva puta mesečno, 5. i 20. u mesecu, da su naše plate limitirane i da zaista ima jako malo, ako uopšte ima, prostora za bilo kakve zloupotrebe. I dok vi nas jurite zbog toga što smo zaboravili nešto da prijavimo, sa druge strane Srbijom se šetaju kriminalci koji su ovu zemlju upropastili. S obzirom da nisu rešeni ni slučajevi iz prethodnih režima, da nisu rasvetljene ni 24 sporne privatizacije na koje je ukazala EU, a spornih privatizacija svakako je bilo mnogo više od te 24, kako onda da očekujemo da ćete odlučiti da rešite probleme korupcije koji vladaju u redovima aktuelnog režima? Konkretno i pre svega mislim na slučaj sa američkom firmom "Behtel" i njenim angažovanjem za izgradnju Moravskog koridora. Puno puta smo ovde objasnili o kakvoj je firmi reč, da je to firma povezana sa republikanskom administracijom u SAD, koja dobija poslove neposrednom pogodbom, zahvaljujući političkom lobiranju, da je to firma koja je ovde na prostoru Balkana već gradila dva auto-puta, deonice Split-Brač, Drač-Priština, da su te deonice bile preplaćene, da su se u oba slučajeva ovi poslovi završili hapšenjima i velikim aferama. Uprkos svemu tome, "Behtel" je angažovan i u Srbiji da gradi, izbegnuta je javna nabavka, tako što je potpisan sporazum sa SAD, kako bi se zaobišla javna nabavka, a kako bi se preskočio i proces ratifikacije u Senatu i Skupštini. Sklopljen je Memorandum o razumevanju i saradnji u oblasti infrastrukture između naše dve vlade. Ne samo to, već je na potpisivanju ugovora sa konzorcijumom "Behtel- Enka" prisustvovao američki ambasador Kajl Skot, koji je tom prilikom izjavio da je Kosovo de fakto nezavisna država. Pored svega toga, cena koju je "Behtel" ponudio je 800 miliona evra i po njoj će raditi, dok je istovremeno postojala ponuda od kineske kompanije "Čajna rouden bridžis" da se isti posao završi za 500 miliona evra, odnosno 300 miliona manje. Može se razumeti zbog čega Hrvati i Albanci angažuju "Behtel", jer oni svakako na taj način davanjem poslova ovoj firmi iskazuju zahvalnost SAD za podršku protiv Srbije u ratu 1990. godine, za bombardovanje Srbije i rasparčavanje srpske teritorije, ali nije jasno zbog čega je naš režim prihvatio da sklopi jedan ovakav posao sa firmom koja očigledno preterano naplaćuje svoje usluge? Da li su tih 200, 300 miliona evra završili u džepovima Amerikanaca kako bi se na taj način kupila njihova podrška, da ne ruše vladajući režim i ne finansiraju proteste po Beogradu ili je taj novac završio kao provizija u džepu ministra koji je najviše uticao na sklapanje posla, a to je ministar Zorana Mihajlović? Mi iz SRS smatramo da je poslovanje sa "Behtelom" i netransparentno i preplaćeno i veoma ponižavajuće za Srbiju i smatramo da je vaša dužnost da pre svega rešite takvu aferu koja je u velikoj meri oštetila budžet Srbije, a da se tek potom fokusirate na praćenje izveštaja o imovini i prihodima narodnih poslanika. U borbi protiv korupcije mora da bude uključeno celo društvo, ali država je ta koja mora da preuzme glavnu odgovornost i to sve tri grane vlasti i zakonodavna i izvršna i sudska. Država ne sme da ćuti. Država ne sme da preskače afere određenih lica, samo zato što su ta lica na vlasti.

Nije prvi put da mi o nečemu govorimo, pružimo detaljne odgovore u jednom delu rasprave, a onda kao da se ništa dogodilo nije. Iste stvari, ista pitanja, iste optužbe čujemo sat ili dva kasnije. Danas smo govorili o tom pitanju izgradnje Moravskog koridora, ne samo danas, ali baš i na ovoj sednici i rekli smo da lepo piše, neće niko unapred dobiti nijedan posao i neće unapred biti definisana vrednost nijednog posla, nego će Vlada izabrati strateškog partnera. To što neko smatra da, koliko god puta da ponovi jednu te istu stvar, da to može da promeni činjenicu da je tako zapisano, tako usvojeno, ne može. Nema nikakvog smisla raditi nešto drugačije, a ponajmanje ima smisla, a to smo i danas čuli, osporavati da može da se utvrdi postojanje javnog interesa, kako bi se neki veliki strateški projekat realizovao u Srbiji. To smo čuli sada na primeru Moravskog koridora. Evo, otvoreno pitanje, da li je to po uvaženom mišljenju gospođe iz SRS ili kompletne SRS, važi isto i na primer kada je reč o sporazumima, zakonima koje smo usvajali, gde smo utvrđivali posebnu vrstu javnog interesa, a tiču se "Železare" u Smederevu? Da li su protiv toga bili ili su protiv toga danas? Isto pitanje se odnosi na utvrđivanje, kao što jesmo utvrdili posebnu vrstu interesa, kada je reč o projektu "Beograda na vodi" Ja, koliko znam, sijaset puta su ponovili da podržavaju dobra rešenja za smederevsku "Železaru", da podržavaju projekat "Beograda na vodi", a sada kažu da ne može to tako da se radi, jer je to potencijalna korupcija u pitanju. Možda je to podjednako važno. Šta ćemo sa izgradnjom važne infrastrukture koja se tiče gasovoda kroz Srbiju? Jel projekat Južnog toka ili bilo kakav sličan projekat odjednom postao sporan za SRS? Uvek su govorili da je to dobro, korisno za Srbiju, vredno, sada ispada i to je katastrofa, kao što je Koridor ili, kako je rečeno, bilo koja druga situacija u kojoj se utvrđuje posebna vrsta javnog interesa. Na kraju, nek bude i malo lakših pitanja, pošto ne verujem da će se u ovim pitanjima snaći lako, pitanjima – da li su protiv rešenja za smederevsku „Železaru“, protiv Južnog toka ili protiv „Beograda na vodi“ Evo nešto malo lakše. Ako se zaista iskreno brinemo za borbu protiv korupcije, da li su spremni da daju svoj neposredan doprinos na jedan vrlo jednostavan način, način koji mogu da primene već koliko danas, da zaustave korupciju u opštini Stari grad, da raskinu koaliciju sa Đilasom i Bastaćem, za kog svakoga dana, ali svakoga dana vidite kolike je silne milione dinara rasturio, što budžetskog novca na konto onih fantomskih firmi koje mu daju obezbeđenje, dok on rastura gradilišta po Beogradu, što na temu SC „Milan Gale Muškatirović“, a evo izgleda i na temu obezbeđivanja podrške licima u vidu gerontodomaćica, četiri miliona evra samo na neku uslugu koju nikad niko opravdao nije i nema dokaza da je realizovana. Ako hoćete da nešto sprečimo, a tiče se korupcije u državi, na bilo kom nivou, evo sprečite to na nivou Starog grada. Ako smo u tome iskreni, a verujem da to nije mnogo teško pitanje, a ni odgovor odgovarajući ne bi bio previše težak. Mi sa Đilasom i njegovim Bastaćem od danas nemamo ništa. Jel to teško?

Pomenuta je politička stranka, gospodine Arsiću. Moram, pre svega, da kažem da ovde sad prisustvujemo jednog gruboj zameni teza. Ako se ovde govori o „Behtelu“ kao firmi koja ima maksimalne moguće privilegije u odnosu na ostale građevinske firme koje su u stanju da konkurišu za ovako jedan važan projekat, kao što je projekat Moravskog koridora, to ne znači da smo mi protiv izgradnje auto-puta i protiv, dakle da se ne slažemo sa tim da postoji potreba da se izgradi Moravski koridor, ali nije „Behtel“ jedini izvođač koji zna da napravi auto-put, već je to izvođač koji je po volji gospođe Mihajlović. Ona to ne krije u svojim javnim nastupima, čak i ovde u Skupštini. Gde god se ona pojavi, ona je u stanju to da kaže, a vrlo često je u društvu američkog ambasadora. Porediti primere „Železare“ Smederevo i Moravskog koridora je isto tako neozbiljno. Srbija nije platila ništa „Železaru“ Smederevo, a ovde Srbija treba da finansira na kraju ovaj novac koji traži „Behtel“ od nje, koji je za najmanje 300 miliona evra skuplji, nego što bi bila ponuda neke druge firme koja bi možda došla iz Azerbejdžana ili Kine.

Ako Vlada, tj. izvršna vlast forsira jednu kompaniju u Srbiji zaobilazeći tender, zaobilazeći zakone, mi ne možemo da se pozivamo na vladavinu prava, ne možemo da se pozivamo na zakonitost, i naravno, sprečavanje korupcije, nego da nazovemo lepo stvari pravim imenom. Behtel“ ima privilegiju u odnosu na sve građevinske firme. Što se tiče koalicije SRS sa Markom Bastaćem na Starom gradu, pre svega, mi nismo ni policija, ni sud, ni tužilaštvo i ne bavimo se onim čime se bavi vladajuća većina, gde kad biste pitali sve poslanike vladajuće većine znaju napamet sav kriminal i sve afere Dragana Đilasa, Vuka Jeremića, Mlađana Dinkića i šta ja znam sve ne, a ti ljudi su svi na slobodi, nema optužnice, nema procesa, nema ničega. Ukoliko postoje dokazi da je Marko Bastać učestvovao u korupciji i da se bavi kriminalom, molim vas, optužite ga da vidimo, uhapsite čoveka. Ne razumem, u čemu je problem? Hoćemo li mi da pravimo istrage u medijima? Mogu da vam kažem i da vam garantujem da kako i na Starom gradu SRS, tako i u više desetina opština po Srbiji, gde učestvujemo u lokalnoj vlasti sa SNS, da nikada nismo bili umešani ni u kakav kriminal. To možemo sad i da vidimo na primeru gde smo kao partneri u opštini Požega, gde je na vlasti bila SNS, kada se povela istraga i kada postoje osnovane sumnje za neke funkcionere, tj. sad već bivše funkcionere iz opštine da su se bavili kriminalom. Pa, tu su uhapšeni samo naprednjaci, zato što se radikali ne bave kriminalom. Ukoliko hoćete da Marka Bastaća optužite ili procesuirate ili kako već, molim vas da sve ovo što govorite pretočite u optužnicu i optužne Zahvaljujem. Pažljivo sam saslušala prethodnog govornika, ali nažalost sve to što je on rekao ne mogu da prihvatim kao argument. Svaki put kada kolege iz vladajuće većine optužuju kolege iz opozicije za kriminal i za korupciju, kolege iz opozicije kada su prisutni to negiraju. Naravno, isto tako je potpuno logično da vi iz vladajuće većine negirate da je nešto sporno u vašim redovima. Ne očekujem, zaista, od vas priznanje da posao sa „Behtelom“ nije sklopljen kako treba i po svim pravilima, već očekujem da Agencija za borbu protiv korupcije kao jedno nezavisno telo, ako zapravo jeste nezavisno, utvrdi i saopšti rezultat istrage. Moram da skrenem pažnju da mi je veoma neobično da samo ovde u Skupštini vlada jedna takva zamena teza da čim ste protiv načina na koji se nešto radi, automatski ispada da ste protiv toga nečega, pa ako kritikujete neke odredbe Zdravstvenog zakona, vi ste odmah protiv toga da se deca leče, ako kritikujete sklopljen posao sa „Behtelom“, vi ste protiv toga da se putevi grade, itd. Naravno, to nije istina. Nismo protiv toga da se putevi grade, nadamo se da će se graditi mnogo više, mnogo bolje i kvalitetnije, ali jesmo protiv toga da se angažuju firme koje dolaze iz SAD samo zato što određeni ministri u Vladi rade za CIA ili su na neki drugi način povezani sa SAD i uzimaju procenat da tim firmama sklope posao, što se sve dogovara na sastancima u Američkoj ambasadi, a da taj novac ide iz džepova građana Srbije. Dakle, sve da nikada više ne angažujete „Behtel“ i sve da nikada više ta firma ne bude angažovana ni za jedan posao, već ste dovoljnu štetu napravili time što je za put Moravski koridor plaćeno 300.000.000 više. I, vrlo dobro znate, na primeru iz zemalja iz regiona da su u Hrvatskoj mnogi akteri afere „Behtel“, na kraju uhapšeni, bila je istraga tim povodom i na Kosovu i istraga će biti, verovatno jednog dana i kod nas. Ko će tada ići u zatvor za to što su građani Srbije oštećeni za 300.000.000 evra? Verovatno neće niko od vas koji sedite u ovim poslaničkim klupama, ali vi vrlo dobro znate da odgovornost leži u ministru Zorani Mihajlović i obavezno je da to znaju i građani Srbije. Hvala vam. Evo, ja vas molim, pokažite mi taj ugovor sa „Behtelom“, pokažite mi da u njemu stoji 800 miliona evra, da vidimo ko su ugovorne strane, koliki su rokovi za izvođenje radova, i tako dalje. Ja uopšte ne znam o čemu vi govorite. Prvo, cela jedna poslanička grupa je u nekom ratu sa jednim ministrom u Vladi Srbije, koji se zove Zorana Mihajlović, što je samo po sebi pomalo čudna situacija. Drugo, da treba da se branimo od nečega što ne postoji. Kakav ugovor sa „Behtelom“ Gde piše 300 miliona evra? Još kaže koleginica – „Plaćeno 300.000.000 evra“ Još nije ni počeo postupak eksproprijacije zemljišta za izgradnju te trase. Ja uopšte ne znam o čemu vi govorite. Razumem da ste opozicija, razumem da ne volite Zoranu Mihajlović, razumem da ne volite SNS, ali ipak, morate da vodite računa o tome šta govorite, ja vas moli, evo, zbog javnosti, pokažite mi taj ugovor. Mi smo vam danas lepo rekli, evo ja sad čekam da mi kolege, gore iz kancelarije donesu ovaj Zakon koji smo usvojili. U zakonu lepo piše – strateškog partnera će izabrati Vlada Srbije za izgradnju Moravskog koridora na predlog komisije, odnosno radne grupe koju će Vlada da formira, pri čemu će se voditi računa, pre svega, o interesima države Srbije i građana Srbije. Vi uporno insistirate na nečemu čega nema. Nema ugovora sa „Behtelom“ Ništa još nije plaćeno. Nema ugovora ne sa „Behtelom“, nego sa bilo kojom građevinskom kompanijom iz bilo kog dela sveta. Što se tiče tog vašeg sablažnjavanja nad činjenicom da nema javnih nabavki vezano za ovaj posao, pa nije bilo javnih nabavki ni kad je u pitanju Železara u Smederevu. Nije bilo javnih nabavki ni kada je u pitanju rudnik u Boru. Nije bilo javnih nabavki kada su posao u Srbiji na izgradnji pojedinih deonica autoputeva dobijale kompanije iz Azerbejdžana, iz Kine. Nije bilo javnih nabavki kada su „Ruske državne železnice“ dobile posao da obnove železničku infrastrukturu u Srbiji ne zato što je prekršen bilo koji propis u Srbiji, nego zato što naše zakonodavstvo da u takvim situacijama, kada su u pitanju strateški infrastrukturni radovi, nema javnih nabavki, ali to ne znači da se ne vodi računa o ekonomskim i finansijskim interesima države Srbije. Nemojte da mi kažete da je bilo koji posao sa Kinezima loš, bez obzira da li je u pitanju izgradnja saobraćajne infrastrukture, da li je u pitanju „Železara Smederevo“ ili borski rudnik?

Nije, ali vi uporno insistirate samo na jednoj kompaniji - „Behtel“ i onda sad to koristite kao neko sredstvo zastrašivanja građana Srbije - sad će doći neki strašni Amerikanci da prave autoput u Srbiji. Da li će posao u Srbiji dobiti „Behtel“, da li će posao dobiti neka ruska ili kineska kompanija, o tome će odlučiti Vlada Srbije. Za sada nikakva odluka nije doneta, jer je suviše rano da se takva odluka donese, kad smo tek pre nekoliko dana usvojili zakon i kada tek treba da se uđe u postupak eksproprijacije zemljišta duž trase tog budućeg autoputa, tako da to što sada radite,možda je prijemčivo za vaše uši ili možda mislite da time možete da dobijete neki politički poen, ali ja vam kažem, zbog građana, nikakav ugovor sa „Behtelom“ nije potpisan. Na kraju krajeva, ja ne znam šta vama smeta i da posao dobije „Behtel“ Kaže – to je republikanska kompanija. Pa, valjda je Donald Tramp republikanac. Pa, da li ste nosili majice sa njegovim likom? Da li ste rekli da će, kada pobedi Donald Tramp, radikalno da se promeni politika Amerike prema Srbiji. Odmah, čim pobedi Donald Tramp, ukida se priznanje Kosova; čim pobedi Donald Tramp ulazimo u Knin. Pa, šta lažem?

Sada, odjedanput, ne valja firma „Behtel“, kažete da je to republikanska kompanija, a Donald Tramp republikanac i sad čekamo da sa Donaldom Trampom uđemo u Knin, da sa Donaldom Trampom uđemo u Prištinu? Sada vam odjedanput smeta „Behtel“ Ali, hajde na stranu to, da prestanemo da se šalimo, ja vam kažem da nikakav ugovor sa „Behtelom“ nije potpisan, da nikome ništa nije plaćeno i da nema potrebe stvarate zabunu kod građana Srbije. Ako ne možete da pronađete neki drugi argument protiv Zorane Mihajlović… Ako hoćete da joj nanesete štetu, pa morate da se bavite onda nekim činjenicama. Morate da pronađete nešto što je realno, što je ta žena loše uradila, pa da vam to bude argument. Ako vam je jedini argument da je Zorana Mihajlović potpisala ugovor sa „Behtelom“, a nije potpisala, i da je platila 800 miliona evra, a nije platila, to može samo da bude plus za Zoranu Mihajlović i onda, umesto da vodite neku kampanju u kojoj možete da pobedite Zoranu Mihajlović, Zorana Mihajlović će da pobedi vas. Pevajte malo u međuvremenu, dok ne pročitam ovaj predlog zakona.

Kriterijumi i način izbora strateškog partnera i stručnog nadzora nad izvođenjem radova bliže se uređuju podzakonskim aktom koji donosi Vlada. U cilju izbora strateškog partnera iz stava 1. ovog člana, kao i praćenje realizacije izgradnje Moravskog koridora Vlada obrazuje Radnu grupu. Po izboru strateškog partnera iz stava 1. ovog člana, Vlada kao finansijer i lice iz člana 5. stav 1. ovog zakona kao investitor zaključiće sa strateškim partnerom ugovor o projektovanju, odnosno pružanju usluga i izvođenju radova na izgradnji Moravskog koridora itd, itd. Član 18 - Primena međunarodnih standarda u oblasti stručne kontrole i nadzora nad projektovanjem i izvođenjem radova. Dakle, to je istina. Tako piše u Zakonu o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima radi realizacije Projekta izgradnje infrastrukturnog koridora autoputa E-761, deonica Pojate-Preljina. Ako mi ovde pronađete „Behtel“, da je potpisan ugovor sa „Behtelom“, da je vrednost radova 800 miliona evra, evo, ja vam dajem ovaj zakon, pronađite gde to piše. Pronađite nešto iz resora Zorane Mihajlović gde je žena zaista možda, eventualno, napravila neku grešku, pa probajte da na tome politički profitirate. Na ovome ne možete ništa da profitirate, jer sve što govorite je neistina. Pravo na repliku, narodni poslanik Vladimir Orlić. Izvolite. Gospodine Šešelj, kada kažete da niste ni policija, ni tužilaštvo, ja moram da vam skrenem pažnju da nisam ja od vas tražio da Marka Bastaća hapsite. Ja sam vas lepo pitao da li ste vi za to da se, kako kažete da jeste, odgovorno odnosi prema narodnom novcu ili niste? Da li delite iste vrednosti za koje ste govorili ovde godinama da ih zastupate ili ste nešto preumili i sada stavove promenili? To ima veze i sa ovim stvarima o kojima je pričao gospodin Martinović. Da li ste vi rešili da je vaš principijelni stav da kada se utvrdi javni interes leks specijalisom vi ste onda protiv toga na šta se odnosi? Ako jeste, kažite. Onda više ne podržavate „Beograd na vodi“ Za Bastaća znamo da ga ne podržava, ni on, ni njegov šef Đilas, ni kamarila oko njih. Eno, pored toga što lome gradilišta po centru Beograda, prete da će isto to da rade na gradilištima „Beograda na vodi“, da će da rasturaju Savski trg čim bude krenulo na njemu da se radi, da se podiže spomenik Stefanu Nemanji. Za mene bi bilo žestoko iznenađenje ako je odgovor potvrdan. Nego, ako kažete da je sve po vama nesporno, da li možete vi da nam objasnite, pošto Bastać i Đilas ne mogu, koliki je minus u SC „Milan Gale Muškatirović“, da li je on 100 miliona, 150 ili 200 miliona i da nam objasnite vi, pošto oni ne mogu nikako, zašto je to u redu, zašto je to normalno, zašto je to odgovorno postupanje sa tuđim parama, sa parama građana? Ako kažete da je to nesporno, objasnite nam, molim vas, zašto? Bastać nema, Đilas nema, ni ovi oko nemaju. Na kraju krajeva, ako umete te stvari da objasnite, pa i ako ne umete, zašto biste vi podržavali rasturanje gradilišta u centru Beograda, zašto biste podržavali maltretiranje građana ovog grada, zašto biste vi podržavali zlostavljanje, fizičko zlostavljanje, pored verbalnog, poštenih radnika? Koliko znam, vi te stvari zastupali nikad niste, a ako podržavate Bastać, podržavate takva njegova nedela, podržavate time što dajete podršku njegovoj lokalnoj vlasti i njegovo raspolaganje kasom, jer bez tog raspolaganja kasom ne bi on mogao te stvari da radi, ne bi imao one plaćenike koji mu društvo prave dok tamo lomata ove ograde, krade znakove i radnicima se unosi u lice sa Jeremićevim pomoćnikom i propituje ih – šta ti radiš, ko je izdao naređenje, po kom zakonu, po kojoj odluci itd? Dakle, onog momenta kad vi kažete – više ne pružamo podršku Bastaću, tog momenta izgleda njemu se zatvara slavina, ona slavina sa koje uzima narodni novac da bi finansirao tu vrstu aktivnosti. Dakle, pitanje da vi opravdate te silne troškove i da opravdate te, izgleda vaše, nove vrednosti. Ne morate da hapsite nikoga, ali na ovo biste mogli da odgovorite, pre svega, zbog ljudi koji ovo gledaju. Gospodine Arsiću, zbog ljudi koji ovo gledaju, a što je odgovor na diskusiju gospodina Martinovića, Jeste mi smo nosili majice sa Trampovim likom i pozivali Srbe koji žive u Americi da glasaju za Trampa, pre svega, nas je prelomilo to što ga izričito podržao Vladimir Putin i, naravno, to smo radili zato što smo glupi. Nismo bili pametni kao vaša politička stranka i vaš predsednik da podržimo Hilari Klinton, ali na greškama se uči, šta da radite, možda ćemo mi sledeći put da zauzmemo neki drugi stav, ali evo, tada smo bili glupi kada smo podržali Trampa. Nismo nikome dali novac u kampanji za američke izbore, tj. predsedničke izbore u Americi, a predsednik Srbije je, koliko me sećanje služi, uplatio pozamašnu svotu novca Klinton fondaciji, gde se u stvari plaćaju lobi usluge, njihove lobi firme i pojavljivanje zajedno sa njima na konferencijama posvećenim svetskim političkim problemima. Bar smo tu različiti, što se tiče podrške na američkim izborima. Naravno, to je sve zbog naše gluposti, trebali smo i mi da damo pare u Klinton fondaciju, možda ćemo sledeći put biti pametniji, ali baš bih voleo da je sve istina što ste vi rekli, gospodine Martinoviću, i da ste to ponovili tj. da ste rekli pre nedelju dana kada je bu tila Zorana Mihajlović, zato što se ona pojavljivala u javnosti, na televizijama sa nacionalnom frekvencijom zajedno sa američkim ambasadorom, predsednicima firme „Behtel“, kad je potpisan, čini mi se da je to protokol o saradnji i izgradi autoputa. Mi nismo ni protiv „Beograda na vodi“ ni protiv Moravskog koridora. Mi smo protiv načina izbora partnera za takve projekte koji je netransparentan, a leks specijalis je netransparentan način. Šta fali tenderu, šta fali konkursu gde se propišu uslovi i onda onaj ko ima najpovoljniju cenu pobedi na tenderu? Šta je problem u tome? Ne može to da se poredi sa „Železarom“ u Smederevu i RTB Borom zato što je tu u pitanju strani kapital. Tu je neko došao sa novcem iz inostranstva, a mi treba valjda da imamo neko iskustvo za ovih 19 godina, da izvučemo pouke, da vidimo kako firme koje dolaze sa istoka, tj. iz Kine, iz Azerbejdžana, iz Ruske Federacije itd. postupaju kada investiraju u Srbiju? Da li iza njih ostane pustoš i vrate „Železaru“ Smederevo za jedan dolar, kao što su to radili Amerikanci, ili su naši strateški partneri i najviše novca daju u budžet Srbije, kao što je to NIS danas ili Kinezi u Boru ili u „Železari“ Ukoliko je sve ovo netačno što mi pričamo, a mi bi voleli da jeste, i „Behtel“ ne dođe na to mesto, čemu onda protokol, čemu onda pojavljivanje u javnosti? Hajde da raspišemo tender, da vidimo koja je firma najpovoljnija. Možda je ona iz Kine, možda iz Azerbejdžana.

Što se tiče znakova na Trgu Republike, znate, svaka politička stranka ili bilo kakva organizacija, pokret ili šta već, sama bira metode kako će da nastupi u javnosti, šta će da radi. Naravno, to sve treba da bude dozvoljeno, ukoliko je u skladu sa zakonom. Ako postoji osnov za prekršajnu ili krivičnu odgovornost, o čemu onda pričamo, o tome se ne raspravlja. Tu je tužilaštvo valjda na redu. Ja nisam ni direktor Sportske ustanove Milan Gale Muškatirović, nisam ni načelnik uprave, nisam ni zamenik predsednika opštine, nisam ni član veća u opštini Stari grad, ali izvolite. Ukoliko postoje neki dokazi, zašto ne dođe revizor u tu opštinu ili inspekcija ili policija? (Vladimir Orlić: Bio je revizor.) Šta im je rekao revizor? U čemu je problem? Što onda policija ne reaguje? Kod nas nije aparat sile. U čemu je problem? Postoje neke struje možda koje su protiv tog delovanja ili ta kampanja bolje služi u medijima na naslovnim stranama. Meni se čini da je tako. Nikada to nismo radili, a vi ukoliko ste sigurni u vaše tvrdnje, onda treba isterati stvari na čistac, a ne da se raspravlja o tome svaki dan u Skupštini i po novinama.

Moram da priznam da sam pogrešila kada sam rekla da će izgradnja Moravskog koridora koštati 800 miliona evra. Izgradnja će zapravo koštati mnogo više, a sada ću objasniti kako. Naime, Narodna skupština je usvojila Predlog zakona o utvrđivanju javnog interesa u posebnim postupcima radi njegove realizacije, gde se u analizi ovog predloga zakona navodi trenutno stanje, između ostalog, da je dužina Moravskog koridora planirana na 110 kilometara i navodi se da će se za realizaciju projekta obaviti kreditno zaduživanje kod stranih investicionih korporacija i fondova u iznosu od 800 miliona evra. S obzirom da to nisu bespovratna sredstva, već je u pitanju zajam koji će naša država uzeti iz inostranstva, kada taj zajam budemo vraćali svakako trebamo zaračunati i iznos kamate koji će biti vraćen, tako da će ukupna vrednost Moravskog koridora svakako premašiti 800 miliona evra. Dalje, predstavnici vlasti su potpisali Memorandum o razumevanju i saradnji na izgradnji Moravskog koridora sa „Behtelom“ Memorandum niste potpisali ni sa jednom kineskom firmom, ni sa jednom ruskom firmom, ni sa jednom azerbejdžanskom firmom, već isključivo sa američkim „Behtelom“, što jasno ukazuje da je plan da ova firma radi na izgradnji Moravskog koridora. Uostalom, ministar Zorana Mihajlović je puno puta bila u ovoj sali kada smo mi govorili o „Behtelu“, kada smo kritikovali odluku da se „Behtel“ angažuje da po preplaćenim cenama gradi Moravski koridor i nikada ni u jednom jedinom trenutku nije negirala da će upravo ova firma biti izvođač radova. Mi nju ne napadamo, kao što vi kažete, tu nema nikakvog ličnog rata, već samo govorimo istinu građanima, često i na svoju štetu. Ja, na primer, imam rodbinu koja živi u SAD, trebalo bi da odem da ih posetim, dugo godina se nismo videli i svesna sam da svaki put kada spomenem Skota i kada pomenem Zoranu Mihajlović, meni šanse da dobijem američku vizu i te kako opadaju. Pa uprkos tome, i dalje govorim i nastaviću da govorim da je u pitanju očigledan slučaj korupcije i da tu nema nikakvog našeg ličnog interesa, osim da građanima otvorimo oči ko sedi u Vladi Republike Srbije. Vi možda ne razumete, zašto mi, kako vi kažete, napadamo Zoranu Mihajlović, ali uskoro ćete razumeti i bićete nam zahvalni. Kada je potpisivan Memorandum o razumevanju i saradnji sa „Behtelom“, prisustvovao je američki ambasador Skot, koji je tom prilikom rekao da je Kosovo de fakto nezavisna država. Pored njega je stajala ministar Zorana Mihajlović, koja je njegov govor prećutala. Nijednom nije reagovala i nije rekla da je Kosovo sastavni deo Srbije, južna srpska pokrajina i da mi ne priznajemo i nikada nećemo priznati nezavisnost Kosova. To je ono jedino u mom prvom govoru, na šta vi niste replicirali i na šta niste imali komentar, već ste se uhvatili za detalje da li je reč o protokolu, ugovoru, memorandumu, sporazumu itd. Mi jesmo jednom samo nosili majice sa Donaldom Trampom, nismo pevali nikakve pesme, u pitanju je bio performans, na dan kada je u Beograd dolazio Džosef Bajden i mi smo tim performansom želeli da pokažemo da je za nas, Donald Tramp manje zlo, u odnosu na porodicu Klinton, koja je direktno odgovorna za bombardovanje Srbije. S obzirom da nismo Amerikanci, da nemamo nikakve veze, ni sa republikanskom, ni sa bilo kojom drugom administracijom, svakako nismo mogli da obećavamo da će se bilo šta promeniti radikalno nabolje, kada Donald Tramp dođe na vlast, već ste vi, iz vladajućeg režima, pre svega gospodin Martinović, pa i ostali, više od deceniju nosili majice sa likom Vojislava Šešelja i vi ste ti koji ste govorili da će se nešto radikalno promeniti na bolje kada SRS dođe na vlast, dok ste stranku u čijim redovima sada sedite, karakterisali kao mafijašku i izdajničku. Izvolite.

To je vaš problem i možete vi da koristite tu frazu – mi kad dođemo na vlast, mi kada dođemo na vlast. Ko? Vi? Vi da pobedite Aleksandra Vučića? Teško. Ali, dok ne pobedite Aleksandra Vučića, samo da vam kažem kako stoje stvari. Prvo, Aleksandar Vučić nikada nije podržao Bila Klintona, u kampanji za predsedničke izbore, nego je istina potpuno drugačija. Aleksandar Vučić, je u svojstvu predsednika Vlade 20. septembra 2016. godine učestvovao na panelu, koji se zvao „Pomirenje i podeljena društva“ Na tom panelu je učestvovao i tadašnji predsednik opštine, odnosno načelnik opštine Srebrenica Đamil Duraković, a u tu emisiju, odnosno u taj panel se putem video linka uključila i Avdija Ibrahimović, koja je preživela masakr u Srebrenici.

Dakle to je rekao u Americi, pred Klintonom, pred Đamilom Durakovićem i pred ovom gospođom koja je tvrdila da se u Srebrenici desio genocid - ja sam ponosan Srbin i što sam premijer Srbije i išao sam u Srebrenicu, da odam poštovanje jednog ogromnog zločina koji se dogodio 1995. godine, ali isto tako želim da istaknem da je mnogo zločina bilo i na drugoj, muslimanskoj, odnosno bošnjačkoj strani. Tako se ponaša jedan odgovorni predsednik Vlade. Dakle, on je otišao u SAD, ne da bi podržao Bila Klintona, nego da bi odbranio poziciju Srbije i da bi odbranio poziciju, na kraju krajeva i Republike Srbije, odnosno Republike Srpske i spasao je na neki način od optužbe da je u Srebrenici izvršen genocid. Ima Klinton dovoljno para i bez nas. Dakle, niti je davao pare Bilu Klintonu, niti je podržavao Hilari Klinton kao kandidata za predsednika SAD, nego je kao predsednik Vlade učestovao na jednom panelu i time pokazao ogromnu državničku odgovornost i političku hrabrost da bude na jednom mestu, na kome uopšte nije prijatno da se bude. Nije prijatno kada ste sami protiv svih. Pa Klinton kaže da se u Srebrenici desio genocid, pa Ćamil Duraković kaže da se desio genocid, pa ta gospođa koja se uključila putem video linka kaže da se desio genocid. Pa se uključio Bakir Izetbegović i to da vas podsetim, pa kaže da se desio genocid i Vučić jedino sam kao predsednik Vlade Srbije, kao jedini Srbin tamo kaže - ja sam išao u Srebrenicu da odam poštovanje žrtvama, tamo se desio zločin, ali isto tako da vas podsetim da se zločin desio pre nego što se desio taj zločin u Srebrenici, dešavali su se zločini nad Srbima u Podrinju tokom 1992. i 1993. godine. To je rekao u SAD, na tom panelu koji je održan 20. septembra 2016. godine i to je prava istina.

Dva miliona evra smo već dali, ostalo je da damo još tri miliona da bi se u Srebrenici napravili novi vrtići, nove škole, novi domovi zdravlja, novi putevi, zato što mi Srbi i Bošnjaci treba da živimo zajedno i zato što treba da gradimo mir na području, odnosno u regionu zapadnog Balkana. Tako se ponaša jedan odgovoran i ozbiljan predsednik Vlade. Šta je trebao, da ode u Ameriku i da kaže - ja sam na čelu Vlade koja će da pobedi u budućem ratu SAD, ja hoću rat sa Amerikom, ja hoću rat sa NATO paktom? Super, to može da se kaže, ali to nije izvodljivo i to nije realno. Ovo je jedna realna nacionalna politika. I vi nikako da napravite distinkciju između maštarija i realne nacionalne politike. Mi sada možemo da maštamo o tome kako smo najjači, kako možemo da pobedimo sve, kako smo jači od Amerike i do NATO pakta, kako samo što se Amerika nije raspala, kako samo što se nije raspala EU, kako samo što se nije raspao NATO pakt, ali stvari nažalost, ili na sreću, stoje drugačije. Ja vam samo kažem kako je bilo i to građani Srbije treba da znaju. Predsednik Vlade Aleksandar Vučić niti je podržao Klintona, ni Bila, ni Hilari, niti im je davao pare, nego je branio i Republiku Srbiju i Republiku Srpsku i to sam, u prisustvu Bila Klintona, Ćamila Durakovića, obe gospođe iz Srebrenice koja se uključila putem video linka i Bakira Izetbegovića, koji se takođe uključio putem video linka i u sred Amerike rekao - da, desio se zločin u Srebrenici. Ne mislim da je bio genocid, bio je zločin velikih razmera, ali pre tog zločina u Srebrenici desili su se zločini nad Srbima u Podrinju tokom 1992. i 1993. godine. to je ogromna politička hrabrost da se kaže i ovde u Srbiji, a kamoli u Americi. Tako da, to je istina o nastupu Aleksandra Vučića na tom panelu iz 2016. godine. Pravo na repliku, narodni poslanik Aleksandar Šešelj. Pre svega, Aleksandar Vučić u septembru 2016. godine, na panelu koji je organizovao institut Bila Klintona je učestvovao i sa Ćamilom Durakovićem, i sa Bakirom Izetbegovićem i sa još nekim drugim jaranima, ali kada se vratio u Srbiju onda je rekao, na pitanje novinara, Gorislava Papića RTS-a, u emisiji „Oko“, zašto ste sad baš učestvovali na forumu koji organizuje fondacija Klinton, to se tumači kao vaša podrška Hilari Klinton? On je rekao, zato što sam pametan, za razliku od nekih drugih koji idu po ulici i viču - ua ti, ua ti. Slažem se ja i u redu je, treba svaki zločin da se osudi i treba da se brani srpski narod od tog belega genocidnosti koji pokušavaju da nam nametnu. Sa te strane uvek ćete imati našu podršku, kao što i Ana Brnabić svojevremeno rekla u intervju za „Dojče vele“, i vrlo se hrabro držala kada je pričala o tome šta se desilo u Srebrenici i to je u redu i to je za poštovanje. Tako treba svaki srpski zvaničnik da nastupi. Ali, nemojte da se zavaravamo, znate, mi ne maštamo. Mi samo pričamo ono što je očigledno, a očigledno je, ne samo da će se ta EU raspasti, nego da na kraju ovog puta uslovljavanja, em što ćemo mi morati da priznamo da se u Srebrenici desio genocid, moraćemo da se u potpunosti odreknemo KiM, pa nam neće ništa značiti ove zemlje koje su povukle priznanja i ove sve naše uspehe što smo napravili i poštovanje i međunarodni ugled u svetu itd, ako mi budemo morali da priznamo nezavisnost Kosova da bi smo ušli u EU, i sve još ostalo pored toga. To je EU koju po prvi put napušta jedna država članica, gde otvoreno kažu vodeći ljudi i država, koje su članice EU, a i evropske administracije, nije vreme za proširenje EU, vreme je za reformu, ne znamo šta ćemo da radimo i sa ovih 27 članica, kaže Makron pre neki dan. Emanuel Makron, francuski predsednik, trenutno najuticajniji čovek u EU kaže – ne znamo ni šta ćemo sa ovih 27 država, a ne nikakvo proširenje. Šta sad nama tu ne treba da bude jasno? Kao što znate, vi ste pričali danas u pređašnjem delu, tj. pre pauze kakva je situacija što se tiče ekonomije u tzv. real-socijalističkim zmljama. Ja ću vas podsetiti da sve bivše real-socijalističke zemlje tj. zemlje u kojima je vladao komunizam na ovaj ili onaj način su morale prvo da postanu članovi NATO pakta, pa onda tek da budu članovi EU. Nema nikakvog razloga da tako ne bude slučaj i sa Srbijom. Dakle, prvo ćemo morati da uđemo u NATO pakt, kao što je i Hrvatska i Rumunija, i Bugarska, i Mađarska, i Poljska i sve ostale zemlje koje su postale članovi EU. To treba valjda otvoreno da se kaže. To ne vidi samo onaj ko je slep ili onaj ko je zlonameran i hoće to da sakrije. To je činjenica. Iz iskustva, empirijska činjenica. Hajete da vi prvo napustite Sulejmana Ugljanina i ne pružate više njemu podršku u Tutinu, u Prijepolju i u Priboju i još nekim opštinama, a posle ću… To je čovek koji govori za Stefana Nemanju da je to jedan ratni zločinac i kao takav gori od Ratka Mladića. Govori otvoreno da je Srbija fašistička država, govori da Sandžak treba da bude republika. Dakle, narušava ustavni poredak Republike Srbije, a vi ste sa njim u koaliciji. Ako stavimo na kantar to što Sulejman Ugljanin otvoreno ruši ustavni poredak Republike Srbije i što Marko Bastać čupa znakove na Trgu Republike, šta je tu onda važnije? Ja sam spreman da radikali napuste Marka Bastaća ako SNS napusti Sulejmana Ugljanina i pogotovo još kroz satelitske stranke što podržavate Sulejmana Ugljanina u Bošnjačkom nacionalnom veću. Mislim da je to sasvim korektno sa naše strane, kao opoziciona stranka, da tako sada postupimo. Dakle, sve ovo što smo sada videli i što smo imali prilike da čujemo vezano za uslove i šta pokušava da se desi Srbiji i kako je to nazivano što mi radimo i za šta se mi zalažemo, maštarije. Ne, mi mislimo da Evropa nije EU, da postoji mnogo više Evrope nego što je ta briselska birokratija i samo pozivamo vlast u Srbiji da razmišlja trezveno i u tom pogledu tako i povlači poteze imajući u vidu iskustva država članica sa kojima mi možemo da se poredimo, to su pre svega države u okruženju.

Pravo na repliku, narodni poslanik Aleksandra Belačić. Izvolite. Zahvaljujem. Htela bih samo da reagujem na izjavu prethodnog govornika iz vladajuće stranke, koji kaže da se jeste zalagao za to da radikali dođu na vlast, ali da je sa nama to nemoguće. Podsetila bih prethodnog govornika da možda kako je sa nama nemoguće, isto je tako i sa njim bilo nemoguće, jer u vreme dok je on bio potpredsednik SRS i jedan od najistaknutijih govornika u Narodnoj skupštini, SRS nije uspela da pređe cenzus, a taj parlamentarni status povratila je tek nakon povratka Vojislava Šešelja iz Haškog tribunala. Zaista, gospodine Martinoviću, vi ste, dok ste bili u redovima SRS, bili sjajan govornik, ne kažem da sada niste, tada ste bili svakako mnogo bolji, jer ste govorili iz ubeđenja, a ne iz koristi. Ja sam prva zaista uživala da vas slušam, ali mislim da ta prethodna primedba nije u redu, jer vi odlično znate da li će neka stranka biti na vlasti ili neki političar ili neće, to zavisi od mnogo faktora. To su neki ciklusi u politici koji se smenjuju, najmanje zavisi od pojedinca, bilo vas, bilo mene. Podsetiću vas da je i Aleksandar Vučić puno puta gubio izbore. Najviše se pamti taj poraz 2004. godine od Dragana Đilasa na gradskim izborima. Tom logikom kojom ste se vi poslužili, ispada da je Dragan Đilas tada bio bolji od Aleksandra Vučića. Da li je bio bolji ili nije, ja mislim da nije. To što ste vi iz ovih redova prešli u one redove i sada kažete da sa vama narod hoće, a sa nama neće, mene to, uz svo dužno poštovanje, podseća na onaj vic kada slon i miš zajedno prelaze most, miš stoji slonu na leđima i kaže – ala tutnjimo. Tako da, vaš individualni doprinos ili moj individualni doprinos je krajnje smešan da bismo o tome razgovarali i nikome od nas nije cilj da pobedi Aleksandra Vučića, niti bilo šta, mi ovde izlažemo svoje stavove, građani će odlučiti za koga će da glasaju i za koga neće da glasaju. Ako baš moramo da istaknemo, nije svaka borba politička, ima i mnogo važnijih borbi od političkih, to je životna borba, a u toj životnoj borbi svaki poslanik SRS je pobedio, pobedio je Aleksandra Vučića i sve vas koji tu sedite, moralom, istrajnošću i ideološkom doslednošću. Zaista, ovo nije ništa ni protiv Aleksandra Vučića, ni protiv bilo koga od nas, naše kritike koje iznosimo su uvek konstruktivne, pohvalićemo sve što dobro, kritikovaćemo sve što nije dobro. Konkretno smatramo da ovaj ugovor sa „Behtelom“ nije dobar. Smatramo da Aleksandar Vučić, koji je deset godina i mnogo više zapravo, ali deset godina od bombardovanja pa do osnivanja SNS, nazivao porodicu Klinton ratnim zločincima, nije sebi trebao da dozvoli da ga jedan Bil Klinton tapše po ramenu. Mi ovo sve ističemo samo zato da se to ne bi dogodilo, da biste vi shvatili da je jedini ispravni put da se okrenete ka Ruskoj Federaciji, da se okrenete ka evropskim integracijama, da dopustite malo više saradnju sa ruskom firmama, sa azerbejdžanskim firmama, a ne zato što želimo bilo koga ovde da pobedimo. Pobeđuje se na izborima, a ne u ovoj sali, ovde se samo vode konstruktivne rasprave. Hvala vam. Pravo na repliku, narodni poslanik Aleksandar Martinović. Izvolite. Evo, sada su građani Srbije čuli, ja sam najodgovorniji što SRS nije prešla cenzus 2012. godine. Zaista jesam, to vi veoma dobro znate, ja sam glavni krivac za to i žao mi je zbog toga.

Kaže gospodin Šešelj – moraćemo da uđemo u NATO pakt, moraćemo da priznamo Kosovo i Metohiju. Niti ćemo ući u NATO pakt, niti ćemo priznati nezavisnost Kosova i Metohije i to vam je predsednik Republike, građanima Srbije, ne vama, građanima Srbije, više puta ponovio. Pozicija Srbije je kada su u pitanju vojni blokovi, vojna neutralnost, ne želimo da uđemo u NATO pakt, želimo da uđemo u Evropsku uniju, ali nikada nismo rekli, iako vi to ponavljate do u beskonačnost, da Evropska unija nema alternativu.

Pa mi smo izvršili fiskalnu konsolidaciju bez članstava u Evropskoj uniji. Mi smo oživeli srpsku privredu bez članstva u Evropskoj uniji, mi imamo rast bruto društvenog proizvoda, iako nismo članovi Evropske unije, ne da imamo rast, imamo mnogo veći rast nego države koje su članice Evropske unije. Naše strateško opredeljenje je da budemo članovi Evropske unije zato što mislimo da je to dobro za građane Srbije.

I mi smo pokazali da se to može, od 2014. godine smo pokazali da možemo da ojačamo Srbiju, iako nismo formalno članovi Evropske unije. Što se tiče ovog panela iz 2016. godine, dokazali smo da nismo podržavali Hilari Klinton, da nismo davali nikakve pare ni Bilu Klintonu, ni Hilari Klinton. Ali, znate, kada ste predsednik Vlade jedne male države kao što je Srbija, a pri tome se ozbiljan i odgovoran političar, onda vi ne možete da birate da li ćete biti ili nećete biti na nekom mestu na kome se brani pozicija Srbije. Morate da budete, ma koliko da je to za vas prijatno ili neprijatno. Ako vas pozovu iz Amerike da branite Srbiju, idete u Ameriku. Ako vas pozovu iz Rusije da branite Srbiju, idete u Rusiju. Ako vas pozovu iz Kine, idete u Kinu. Ako vas pozovu iz Hrvatske, idete u Hrvatsku. Ali ne možete kao predsednik Vlade Srbije da birate – u Ameriku neću da idem, u Hrvatsku neću da idem, idem samo tamo gde su mi otvoreni i iskreni prijatelji. Ne može se dobiti Boj na Kosovu, da se tako metaforično izrazim, ako ne odete na Kosovo. Pa kako da odbranite interese Srbije, ako ne odete tamo gde vas zovu da je branite? To da birate gde ćete da idete ili gde nećete da idete, to sebi mogu da u ovom trenutku priušte predsednik Amerike, predsednik Ruske Federacije, predsednik Kine, to sebi možda može, možda, mada ni ona to ne radi, ja mislim da ne radi, Angela Merkel, ali to definitivno ne može da radi nijedan ozbiljan i odgovoran predsednik Vlade ili predsednik Republike Srbije. Svuda gde postoji minimalna šansa da promovišete srpske nacionalne i državne interese, vi morate da se pojavite. Pa jel vi mislite da bilo prijatno Vučiću da sedi zajedno sa Bilom Klintonom, Ćamilom Durakovićem i da se uključuje gospođa iz Srebrenice koja kaže da se tamo desio genocid? Pa jel mislite da je bilo prijatno Aleksandru Vučiću da 2015. godine ide u Srebrenicu i da tamo doživi pokušaj atentata, da ga gomila skoro pa linčuje? Naravno da mu nije bilo prijatno. Ali kada ste ozbiljan političar, odgovoran prema svom narodu, prema svojoj državi, vi tu nemate mogućnost izbora. Morate da idete tamo, bilo teško ili ne bilo teško. Vučić je pokazao, i zato ga narod i podržava, zato ga narod i podržava što ide tamo gde zna da je unapred teško, što ne beži od teških mesta, što ne beži od teških tema, što ne beži od teških sagovornika, nego se hvata u koštac sa njima. Ali nije sagnuo glavu ni kada je bio sa Klintonom i Ćamilom Durakovićem 2016. godine, kao što nije sagnuo glavu, ako ste gledali pažljivo one snimke, ni 2015. godine u Srebrenici. Probijao se kroz masu uzdignute glave. Nije hteo da pogne glavu i da pokaže da se bilo čega plaši. Pa bio je spreman čovek, na kraju krajeva, i da pogine, ako ćemo pošteno, jer je dlaka falila da izgubi glavu u Srebrenici. Zahvaljujući malo sreći, malo pribranosti njegovog obezbeđenja, malo hrabrosti policajaca iz Republike Srpske, uspeo je živ da se vrati iz Srebrenice. Ali nije pognuo glavu. Kao što nije pognuo glavu ni pred Klintonom, kao što nije pognuo glavu ni pred Angelom Merkel i kao što nije pognuo glavu ni pred jednim svetskim političarem ili svetskim državnikom, jer mi ne vodimo ni proameričku, ni pronemačku, ni prorusku, nego vodimo otvorenu i nesumnjivo srpsku politiku. Mi nemamo ambicije da mi, ovakvi kakvi smo, mali, brojčano mali, teritorijalno mali, menjamo odnose na globalnoj političkoj sceni. Kad god smo mi Srbi smatrali da od nas zavisi sudbina sveta, pa mi smo to plaćali svojim glavama. Ja sam to rekao i u raspravi o Izveštaju o Kosovu i Metohiji, pa su ovi iz Dosta je bilo rekli da promovišem Hitlera i Nemačku. Mi smo 27. marta 1941. godine mislili da sudbina Drugog svetskog rata zavisi od nas, izvršili vojni puč, odnosno državni udar, zbacili vladu Cvetković-Maček. Šta smo doživeli? Da nam se država raspala za 17 dana, da su ustaše došle na vlast u Zagrebu, da su nam rasparčali Kraljevinu Jugoslaviju i da se desio užasan zločin nad Srbima, pre svega u NDH, u Vojvodini, u centralnoj Srbiji, koliko su stradali Kraljevo, Šabac, Kragujevac, koliko smo stradali na Kosovu i Metohiji, sve zbog te naše sulude srpske ideje da od nas zavisi sudbina sveta. I sad nam to nije dovoljno iskustvo, nego vi sad u 2019. godini kažete – e, raspašće se Evropska unija, e, raspašće se NATO pakt. Pa možda će se raspasti, ali ne zbog nas. Nemojte da gajite te iluzije da mi Srbi, kojih u Srbiji nema brat bratu ni punih sedam miliona, da ćemo mi da srušimo Evropsku uniju, da ćemo mi da srušimo NATO pakt, teško, i mi takve iluzije ne treba ni da gajimo. Mi treba da hodamo, kao što je to rekao i Aleksandar Vučić, po onoj tankoj žici i da vodimo računa da između jedne i druge strane planine ne padnemo u provaliju, ni sa leve, ni sa desne strane i da sačuvamo Srbiju, da sačuvamo srpski narod, da sačuvamo Republiku Srpsku i pre svega da sačuvamo srpski narod na KiM. Pustite Ameriku, pustite Rusiju, to su velike države, to su moderne imperije, oni imaju svoje interese, oni imaju dovoljno snage da se međusobno razračunavaju. Oni imaju toliko atomskog naoružanja da u desetinama puta mogu jedni druge da unište i ne jedni druge, nego ceo svet. Mi, na čelu sa Aleksandrom Vučićem, imamo samo jedan zadatak da sačuvamo Srbiju, a ne kao ovi koji su j. majku Srbiji, Crnoj Gori nam smanjivali državu iz godine u godinu. Naš zadatak je, i to je cilj i politika SNS, da našoj deci i da našim unucima, ostavimo Srbiju istu onakvu kakva je danas, da ne bude manja. Ali, da bude jača i ekonomski da bude jača i kulturno da bude jača i vojno da bude jača i da onih koji u nam do juče bili otvoreni neprijatelji pokušamo makar da stvorimo neke solidne partnere, a na dobrom smo putu da to uradimo i da naravno sa onima koji su nam već prijatelji to prijateljstvo ojačamo još više. Nema potrebe da vi sad nama držite lekcije o tome kako mi treba da se integrišemo sa Ruskom Federacijom, mada ja ne znam šta ta sintagma integracija sa Ruskom Federacijom znači. Mi smo dostigli, gospođo Belačić, toliki stepen saradnje sa Ruskom Federacijom na političkom, ekonomskom i vojno-tehničkom planu, da postoji samo još jedna stvar koju treba da uradimo, a to je da ukinemo nezavisnost Srbije i da se proglasimo federalnom jedinicom Ruske Federacije. Da li znate ko je to uradio? To su uradili crnogorski komunisti u februaru 1942. godine kada su na Skupštini partizanskoj u blizini manastira Ostrog doneli odluku da je od 8. februara 1942. godine Crna Gora sastavni deo Sovjetskog Saveza. Pa, jel mislite da to treba da uradimo? Nećemo da budemo ni deo Rusije, ni deo Amerike, ni deo Nemačke, ni deo Kine, hoćemo da budemo Srbija, ali hoćemo saradnju sa svima. Ako je iko otvorio tržište, ako je iko omogućio i ruskim kompanijama i azerbejdžanskim kompanijama i kineskim kompanijama i turskim kompanijama da rade u Srbiji, pa to je uradio Aleksandar Vučić. To je uradio Aleksandar Vučić niko pre njega. Tržište je bilo zatvoreno. On je taj koji je omogućio i ruske i kineske i azerbejdžanske i sve druge investicije u Srbiji. Vi stalno insistirate na tim investicijama koje su došle sa zapada, a došle su i dobro je što su došle, jer zahvaljujući tim investitorima mi imamo na stotine hiljada novih radnih mesta. Imamo preko 200 novih fabrika u Srbiji u poslednjih godina, ali vi prećutkujete činjenicu da je Aleksandar Vučić doveo u Srbiju i ruske i kineske i azerbejdžanske investitore i izvođače radova, i to je ono što narod Srbije dobro razume. Ako hoćete da Srbija opstane, a ne da nestane morate da živite u realnom svetu. Realni svet je nepravedan. U realnom svetu se dešavaju nepravde, u realnom svetu međunarodno pravo važi za jake i snažne, za male nekad važi, nekad ne važi, ali mi živimo u tom realnom svetu, mi ne možemo da ga promenimo. Mi ne možemo da izmislimo neko drugo vreme, neki drugi svet, neku drugu Evropu. Mi moramo da vodimo politiku u ovoj i ovakvoj Evropi i u ovom i ovakvom svetu i u ovakvom rasporedu međunarodnih snaga. To je jedina realna nacionalna politika. Sve drugo je čist avanturizam koji može da nas odvede u bespuće kao što nas je odveo 1941. godine. Mi smo se 50 godina hvalili kako smo mi odložili napad Nemačke na Sovjetski Savez zato što smo izveli puč od 27. marta. Evropski istoričari tvrde nešto drugo. Hitler je odložio napad na Sovjetski Savez, ne zbog Borivoja Mirkovića i Dušana Simovića, on je pokorio Jugoslaviju za 17 dana, nego zato što je imao problem sa prebacivanjem trupa iz Francuske na istočno bojište. I zašto smo mi Srbi izgubili tolike glave? Kada uzmete statistiku Drugog svetskog rata, pa ona vam jasno pokazuje ko je zapravo pobedio u Drugom svetskom ratu, a ko je izgubio. Mi Srbi smo pobedili nesumnjivo, ali je naša pobeda skupo plaćena, svaki sedmi Srbin je izgubio glavu u Drugom svetskom ratu, a svaki 49 Englez je izgubio glavu u Drugom svetskom ratu. Sada Engleza ima 60 i nešto miliona, a nas ima sedam miliona. Aleksandra Vučić hoće da nas bude 15 miliona, a ne da nas za četiri godine bude tri miliona. Ne mrtvi Srbi pa da pevamo o mrtvim Srbima i njihovom junaštvu, nama trebaju žive sprske glave i u Srbiji i u Republici Srpskoj i u Hrvatskoj i u Crnoj Gori. Kako možemo da sačuvamo te žive srpske glave? Tako što ćemo da vodimo mudru i odgovornu nacionalnu politiku. Lako je udarati u talambase, lako je hvaliti se junaštvom u Beogradu ali treba otići u Njujork, pa reći u Srebrenici se desio veliki zločin, ali se pre toga desio veliki zločin nad Srbima. Treba otići u Zagreb, pa u centru Zagreba reći, Srbi u Hrvatskoj imaju maksimalno ugrožena ljudska prava. Treba otići u Krnjak, treba otići na određena mesta na Kordunu, na Baniji i tako dalje, kao što je uradio Aleksandra Vučić. Treba Srbima na Kordunu obezbediti traktore, treba im sagraditi vrtiće, treba im sagraditi domove zdravlja, kao što to treba i Srbima u Crnoj Gori, kao što treba i našem narodu na Kosovu i Metohiji. Ko to radi? To radi Vlada Srbije i to radi predsednik Republike. Mi tako zamišljamo odgovornu nacionalnu politiku. Ako pitate po srcu svakog Srbina, da li bi voleo da je Knin u Srbiji? Pa, 99% bi vam reklo – voleo bih. Da li je to u ovom trenutku realno? Nije realno, ali šta je realno? Realno je da sačuvamo i da ojačamo ovu našu Srbiju, da sačuvamo srpski narod na Kosovu i Metohiji, da ne doživi „Bljesak“ i „Oluju“, da ga ekonomski ojačamo, da ga bezbednosno ojačamo. Da sačuvamo srpski narod u Crnoj Gori, da sačuvamo Republiku Srpsku, a zahvaljujući diplomatskoj politici upravo Aleksandra Vučića i njegovoj inicijativi i naravno, zahvaljujući podršci naših prijatelja iz Rusije i Kine, sprečeno je da se u Savetu bezbednosti stavi žig genocida nad ceo srpski narod. Realno je da ojačamo poziciju srpskog naroda u Hrvatskoj. To je realno, sve drugo nije realno ali je najrealnija, najživotnija politika da imamo živ narod, jak narod, snažan narod, demografski snažan narod i u Hrvatskoj i u BiH, i Crnoj Gori, i naravno ovde u Srbiji. Naravno, da ćemo da se nastavimo da se pojavljujemo svuda tamo gde je teško, gde god nas budu zvali, mislim na predsednika Republike, mislim na ministre, mislim na predsednika Vlade, pa i nas narodne poslanike. Gde god bude teško, ići ćemo da branimo poziciju Srbije. Na kraju krajeva i vaši poslanici to rade. Zahvalan sam kolegi Aleksandru Šešelju što je član ove delegacije u Savetu Evrope i ništa ružno nije rekao o svojoj državi i ništa ružno nije rekao, na kraju krajeva, ni o politici Aleksandra Vučića u Savetu Evrope. Tako se odgovorno vodi nacionalna politika. Negde vam je prijatno, negde vam nije prijatno. Ali, ako ste odgovorni idete i tamo gde je prijatno i gde je neprijatno, ako znate da možete da odbranite poziciju Srbije. To je politika Aleksandra Vučića, to je politika Srpske napredne stranke i zbog toga nam narod veruje. Pravo na repliku, narodni poslanik Vladimir Orlić. Na temu ovog pobeđivanja Aleksandra Vučića, kako je rečeno, moralom, istrajnošću i doslednošću. Ja sam malopre pitao da li se podržavaju određene vrednosti koje se odnose naravno i na one milionske štete po različitim osnovama na nivou Starog grada, ali i koje se odnose na stvari koje valjda ne treba da vam dokazuje niko, jer ste vi videli svojim očima kako izgleda rasturanje onih gradilišta. Ili ćemo da se pravimo da niste videli? Moralom, doslednošću i istrajnošću se verovatno može nazvati politička saradnja sa Markom Bastaćem. Ja samo tako mogu da razumem ono o čemu smo mi razgovarali, što znači sa šefom Đilasove stranke SSP, ove novostvorene stranke, za Grad Beograd, vrednosti koje on deli su vrednosti koje dele njegove stranačke kolege sam Đilas, a i ostali članovi predsedništva. Evo, hoćete da pričamo o odnosu prema pitanju Srebrenice. Kakav je stav po pitanju Srebrenice Marinike Tepić? Jedan od potpredsednika te stranke. Kakve veze vi imate sa njihovim vrednostima i njenim stavovima po tom pitanju? Jel znate kakav je stav Marinike Tepić po pitanju Srebrenice? Pročitajte sami koliko je puta rekla, ona tvrdi da je to genocid. Nisam siguran da se sa tim slaže neko tamo ili o tome šta je rekla na temu rehabilitacije Nikole Kalabića ili šta je rekla na temu učešća Srbije u različitim ratovima devedesetih godina? Sve najgore što biste vi mogli da osudite, jel tako, odjednom ispadoše vaše vrednosti koje su vam nesporne, samo ako policija nešto naloži ili ako tužilaštvo nešto utvrdi, vi ćete da reagujete.

Ako se u prvih 10 ili 11 pozicija na Zapisniku za prisustvo sednici Opštinskog odbora SNS, nalaze opštinski funkcioneri, a koliko ja znam, nalaze se, onda meni deluje potpuno realno da je reč o nekome ko je možda na primer predsednik mesnog odbora naše stranke. Kakve to veze ima sa moralom, istrajnošću i doslednošću? Hoćete da ih dokazujemo do dana današnjeg? Nema nikakvih problema. Pokažite moral, istrajnost i doslednost time što ćete reći, ne slažem se sa Marinikom Tepić, ne slažem se sa onim Đilasovim Todorićem, koji je da vas podsetim i to, rekao – u Srebrenici je počinjen genocid i utvrđeno je da je kriva SRJ, odnosno Srbija. To je rekao čovek, pa i sa samim Bastaćem. Kako? Već sam vam ponudio. Vrlo jednostavno i vrlo lako, to možete još danas da uradite, tako što ćete da prekinete svaku političku saradnju sa njima.

Član 107. vezano je za temu koalicije SNS i SDA, koju je kolega iz SRS malopre pomenuo i moram reći da sam ponosan na to što sam deo političke opcije gde nikada nismo dobili preporuku da raskidamo sa nekim koalicijama na lokalnom nivou, već Aleksandar Vučić na svim sastancima insistira da koalicije pravimo na lokalu sa ljudima koji žele najbolje toj opštini, koji imaju najbolje ideje i da te stvari ne mešamo sa visokom politikom. Najlakše se posvađati sa kolegama, prijateljima, komšijama sa kojima se dugo godina poznajemo, za to što članovi SDA, najlakše i ništa lakše od toga, treba stvarati prijateljstva i mostove i taj Ugljanin, čije postupke i izjave nimalo ne odobravam je na prethodnim predsedničkim izborima u Tutinu i Sjenici, recimo, pozvao da se podrži kandidat Saša Janković. Posle je pozvao da se podrže drugi kandidati ovih drugih opcija i evo kako su prošli. Da napomenem, predsednici opština i Tutin i Sjenica, bili su iz SDA, u Tutinu Aleksandar Vučić gde je 1% Srba, osvaja 77,9% glasova, a u Sjenici gde živi oko 20% Srba Aleksandar Vučić osvaja 79,1%

Pošto već više od sat vremena vodimo samo replike, određujem pauzu u skladu sa članom 112. Poslovnika i sa radom nastavljamo za pet minuta. [[Posle pauze.]] Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo sa daljim radom. Reč ima narodni poslanik Jelena Žarić Kovačević. Hvala vam gospodine Arsiću što ste mi dali reč. Dame i gospodo narodni poslanici, uvaženi gospodine Sikimiću, kao što znate ovo godine smo već imali prilike da govorimo o Agenciji za borbu protiv korupcije kada smo raspravljali o novom Zakonu o sprečavanju korupcije. Danas pričamo o izveštaju o radu za 2018. godinu sa Izveštajem o sprovođenju nacionalne strategije za borbu protiv korupcije za period od 2013. do 2018. godine. Ja sam i tada u načelnoj raspravi govorila o ovlašćenjima i o delovanju Agencije i ocenila kao pozitivna rešenja koja su išla na proširenje vaših nadležnosti. Sa druge strane, ukazala sam i na do tada nepotpuno normiranje određenih pitanja koja su i funkcionerima pa i građanima stoga bila nerazumljiva. Nadam se da je donošenje ovog novog zakona pomoglo u smislu lakšeg funkcionisanja Agencije, ili u smislu analize konkretnih predloga koje ste mogli da dobijete od Ministarstva pravde, ili nekih predloga koje ste imali prilike da date Ministarstvu pravde, jer svakako sam mišljenja da ta saradnja je jako važna kako bi u konačnom za rezultat dala smanjenje koruptivnih radnji u Srbiji. Posebno bih zbog građana skrenula pažnju na jedan deo vašeg izveštaja, tačnije na rad vašeg Sektora za prevenciju, jer je otkrivanje izvora rizika za nastanak korupcije zapravo prvi korak u borbi protiv korupcije. Možda i najvažniji korak, jer kada do korupcije već dođe, tada se dese posledice za sve sfere društva. Iz izveštaja se vidi da je Agencija izradila različite modele, ali ja ću se skoncentrisati na model lokalnog antikorupcijskog plana za jedinice lokalne samouprave i to na osnovu analize pojavnih oblika korupcije. Na taj način, sa jedne strane ispunjena je preporuka koja se prihvata iz Poglavlja 23, ali ono što je možda važnije jeste da sada opštine i gradovi imaju model po kome mogu da postupaju, odnosno opštine i gradovi imaju mogućnost da u skladu sa potrebama lokalne zajednice odrede mere za smanjenje stope korupcije u konkretnoj jedinici lokalne samouprave. Smatram da je jako važno da se protiv oblika korupcije borimo na onom nivou na kome su ti oblici korupcije nastali, pa se u tom smislu i treba očekivati veće angažovanje jedinica lokalne samouprave za one slučajeve koji su se desili na lokalu. Želim i danas da iskoristim priliku i da dam podršku ministru MUP Nebojši Stefanoviću, jer trpi medijsko šikaniranje i svakodnevne napade lične prirode, jer je najavio nešto što nije lične prirode, a to je istraga o aferama Dragana Đilasa, o kojima se toliko često govori i u javnosti. U svim medijima vi možete da pročitate izjave samog Dragana Đilasa, da najpre govori kako je bogat ušao u politiku, kako je u Češkoj zaradio 74.000 evra, a kasnije kako je priznao cifru od 25 miliona evra, odnosno više od 1.600 kvadrata stamenog prostora. Dakle, ovaj primer navodim zbog toga što se radi o čoveku koji je bio funkcioner, i javnost želi da zna da li je bilo ili nije bilo zloupotrebe položaja i funkcija koje je on obavljao. Konačno sumnje koje postoje treba proveriti i upoznati javnost sa ishodima različitih postupaka koji će se desiti. U tom smislu, smatram da bi Agencija posebnu pažnju trebalo ovome da posveti, da se pozabavi ovakvim slučajevima, pored toga što se bavi pitanjima koja se odnose na aktuelne funkcionere. O drugim primerima o kojima sam ja planirala danas da govorim, već je govorila koleginica Aleksandra Tomić na početku, i koleginica Milena Turk, kao ovlašćeni predstavnik poslaničke grupe, tako da ću ja u ovom trenutku se neću ponavljati, želim samo da vas zamolim, da zaista ozbiljno shvatite te navode. Naravno u danu za glasanje ja ću podržati ovaj izveštaj. Smatram da je vrlo važno što smo danas imali prilike da raspravljamo o izveštaju. Saradnje između Agencije za borbu protiv korupcije i Narodne skupštine, između Vlade i svih državnih organa i institucija je jako važna i mora da postoji, da bismo ostvarili naš zajednički cilj, a to je pre svega prevencija, ali i preduzimanje drugih mera u borbi protiv korupcije. Borba protiv korupcije znači zdraviju sredinu, znači bolju ekonomiju, a na kraju sve se to reflektuje i na životni standard građana. Ja vam se zahvaljujem. Po Poslovniku narodni poslanik Aleksandra Belačić. Hvala gospodine Arsiću. Morala sam da se javim iz razloga što je malopre prekinut ovaj dijalog i ove replike, baš u trenutku kada sam htela da odgovorim kolegama iz SNS, koje su ovde iznele podatak da sam bila član SNS.

Nije tu. Reč ima narodni poslanik Dušica Stojković. Izvolite, koleginice. Zahvaljujem, gospodine Arsiću. Uvaženi, gospodine Sikimiću sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici i poštovani građani Srbije, u Srbiji se zaista svakoga dana beleže sve bolji i bolji rezultati kada je reč o borbi protiv korupcije. U prethodnih godinu dana, ugroženo je i procesuirano više od 500 lica koji su bili optuženi za krivična dela korupcije i kriminala. U toj borbi nisu bili pošteđeni ni visoki državni funkcioneri, pomoćnici ministara iz prethodnog perioda, predsednici opština, direktori javnih preduzeća. U Srbiji više nikoga neće štiti partijska knjižica, niti materijalni položaj koji neko zauzima u društvu. I, po tome se mi kao SNS, zaista razlikujemo od prethodnika koji su vladali ovom Srbijom i od Dragana Đilasa, Vuka Jeremića, Tadića i od Obradovića. Pokazali smo na delu, zaista i tome služi ovaj Izveštaj Agencije za borbu protiv korupcije kako se zaista bespoštedno vodi borba protiv korupcije u našem društvu. Slučajevi u Požegi, Leskovcu, Nišu i Beogradu od ove godine idu tome u prilog, kao i stari slučajevi iz perioda kada je DS žalila i palila nad Srbijom, mislim na sudsku presudu koja je nedavno bila u vezi kažnjavanja pomoćnika ministra Olivera Dulića za zloupotrebu službenog položaja kada je bio na čelu ministarstva za zaštitu životne sredina. U vašim preporukama koje ste dali na strani 15 Izveštaja Agencije za borbu protiv korupcije stoje stvari koje smo mi kao Narodna skupština već uradili. Usvojili smo Zakon o sprečavanju korupcije, zaista smo i kao članovi Administrativnog odbora Narodne skupštine Republike Srbije radili na tome da se pojačaju kapaciteti vaše Agencije, svake godine imamo preporuke koje dolaze sa vaše strane kada je reč o povećanju broja zaposlenih, jačamo kapacitete i ka opremi, kadrovima, vidim da ste zaista i vi nastavili da organizujete veliki broj treninga, edukacija, da imate dobru međunarodnu saradnju i to je nešto na čemu moramo nastaviti i u narednom periodu. Jako nam je važna ta međuinstitucionalna saradnja i dobra saradnja između Narodne skupštine i vaše Agencije, ali i između svih institucija u lancu borbe protiv korupcije, pre svega mislim na policiju, tužilaštvo, pravosuđe, sudove koji procesuiraju onu visoku korupciju, ali i na nižu korupciju koja se javlja za dela koja ne prelaze više od 200 miliona dinara. Podsetiću vas, mi kao narodni poslanici iz redova SNS i koalicije, zaista smo u prethodnom periodu dosta radili, kada je reč o regulisanju i toj nekoj vrsti zakonodavnog okvira koji nam je nedostajao. Pored zakona o sprečavanju korupcije, mi smo usvojili i Zakon o zaštiti od uzbunjivača, izmenili smo i dopunili Zakon o javnim nabavkama, usvojili smo Zakon o lobiranju. Mnoge zemlje članice Saveta Evrope nemaju Zakon o lobiranju, a jedna Srbija koja hrabrim koracima ide napred, koja želi da se modernizuje, ima jedan tako važan zakon. Takođe, želim sve građane ali i sve narodne poslanike ovde u Narodnoj skupštini Republike Srbije da podsetim da je od 1. marta prošle godine, 2018. godine, počela primena Zakona o organizaciji i nadležnosti organa u borbi protiv organizovanog kriminala, korupcije i terorizma i da, kako vidimo po izveštajima Ministarstva pravde, zaista beležimo sjajne rezultate kao država. Izveštaj je dobra prilika i da se prisetimo kako je to bilo ranije, kada govorimo o jednoj ovako jako značajnoj temi, temi korupcije u srpskom društvu, kako je to bilo, kako se zloupotrebljavao službeni položaj, kako se to isisavao novac iz budžeta za reklame, za oglašavanje, kako smo imali propale projekte širom Beograda, Srbije, propale projekte DS, Dragana Đilasa, na svakom koraku. Hajka koju sada imamo u medijima svakoga dana, ali i na ulicama Beograda, hajka na ministra Stefanovića i na rad Ministarstva unutrašnjih poslova, sprovodi se danima, upravo zato što se ministar Stefanović usudio da udari na to osinje jezgro. Svima nam je do sada jasno da se predsednik Aleksandar Vučić i potpredsednik Vlade, dr Nebojša Stefanović, zaista ne napadaju zato što čine nešto loše za Srbiju, već da se neko iz opozicije uporno trudi da zaustavi naš napredak i želi da zaustavi dalji rast i razvoj moderne i napredne Srbije. Svima nam je do sada jasno da Dragan Đilas zaista nema ni obraza, ni dostojanstva, ni morala i da je najbolji primer dala moja koleginica Milena Turk u današnjem izlaganju, da je zaista to primer i u svetskoj istoriji, u svetskim okvirima, kako se jedan čovek u politici na jedan brz i lak način može obogatiti kada je bio na vlasti, jer tada nije vladala nikakva kontrola. Čiste izmišljotine su one priče koje priča svakoga dana u medijima, da se obogatio u Češkoj, valjda na nekakvoj, gospodine Orliću, prodaji žvaka ili čega već. Mi možemo preklopiti sve njegove firme u kojima je Dragan Đilas bio vlasnik ili imao vlasnički udeo sa njegovom političkom biografijom od 2003. godine naovamo i tako možemo videti kako je rastao neto dobit njegovih firmi od kada je on na vlasti i od kada je on menjao političke funkcije. Ja ću vam sada izneti podatke na koje je ukazivao Savet za borbu protiv korupcije, koje je bilo savetodavno telo Vlade Mirka Cvetkovića, 2011. godine, na čijem čelu je bila pokojna Verica Barać. Multikom grupa" je osnovana 2004. godine i "Multikom" i "Dajrekt medija", od vodećih Đilasovih firmi, pored "Emoušona" i "Big printa" koje je Đilas imao ili i dalje ima u svom posedu, beležile su zaista rast neto dobitka iz godine u godinu. Tako je "Dajrekt medija" prema podacima APR u 2008. godini ostvarila neto dobitak od 558 miliona 628 hiljada dinara, dok je u prethodnoj godini, 2007, taj prihod bio manji za gotovo 200 miliona. Iz biografije Dragana Đilasa možemo videti da je on 2007. godine obavljao različite funkcije. Počeo je najpre 2004. godine u kancelariji predsednika Borisa Tadića, da bi nakon toga bio ministar bez portfelja, zadužen za Nacionalni investicioni plan, nakon toga je postao i gradonačelnik Beograda i na toj funkciji je bio od avgusta meseca 2008. godine pa sve do 2013. godine. Slično se dešava i sa njegovom drugom firmom, reč je o "Multikom grupi", koja je zajedno sa povezanim preduzećima 2008. godine ostvarila neto dobitak od čak 498 miliona 432 hiljade dinara. U 2009. godini taj dobitak je rastao i on je iznosio 563 miliona 130 hiljada dinara, dok je u 2010. godini neto dobitak iznosio 790 miliona 216 hiljada dinara. Zanimljivi su zaista i podaci koje smo dobili od Trezora Narodne banke Srbije, a na koje je ukazivao Savet za borbu protiv korupcije još 2011. godine, kada je utvrdio da štamparija "Big print" koja je članica "Multikom grupe" ostvaruje direktnu poslovnu saradnju sa državnim institucijama, među kojima su one koje se najviše finansiraju iz budžeta grada Beograda, čiji je gradonačelnik upravo Dragan Đilas. Ta firma je pružala usluge Skupštini grada Beograda, gradskoj opštini Novi Beograd, većini beogradskih pozorišta, Turističkoj organizaciji grada Beograda, Biblioteci, Kulturnom centru, Domu omladine i svim onim institucijama čiji je osnivač grad Beograd, dok je Dragan Đilas bio gradonačelnik. Takođe, Verica Barać, ukazuje u svom izveštaju na jedan fenomen, da je Dragan Đilas preko svojih agencija kontrolisao zakup najvećeg dela reklamnog prostora na nacionalnim i regionalnim televizijama u Srbiji. Kako bi proverio ove informacije, Savet je tražio 27. septembra 2010. godine od RTS pristup informacijama od javnog značaja. Te informacije Savet nije dobio. Tijanić je, prosto, doneo odluku da traženu dokumentaciju ne dostavi, da je bolje da kao direktor tadašnjeg RTS plati novčanu kaznu za nepoštovanje zakona i da informaciju od javnog značaja ne dostavi. Deo zahteva RTS-u upućen je i radi provere koju je Savetu dostavilo i Udruženje „Ujedinjeni televizijski eksperti“ U tim zahtevima je zaista Udruženje „Ujedinjeni televizijski eksperti“ zaista iznelo navode o ozbiljnim zloupotrebama službenog položaja, korupciji, sukobima interesa, kadrovskim manipulacijama, finansijskim malverzacijama, kršenja Zakona o radu, javnim nabavkama. Zbog tog ćutanja u RTS, rad Saveta je bio pod blokadom i Verica Barać je zaista trpela ogromne pritiske i nije mogla da dođe do tačnih informacija i do ugovora na koji način posluje RTS za vreme dok je Tijanić vodio ovu kuću. Takođe, RTS poverava poslove nezavisnim produkcijama u netransparentnoj proceduri, što izaziva sumnju da pojedine interesne grupe ostvaruju finansijsku korist, čija se vrednost meri desetinama miliona evra. Jednom godišnje se formalno raspisuju konkursi za izbor programa nezavisnih radio i televizijskih produkcija, ali rezultati ovih konkursa se ne saopštavaju javnosti. Toliko o transparentnosti finansiranja RTS, Javnog servisa, koji plaćaju građani Republike Srbije i koji se finansira iz budžeta Republike Srbije.

NIRA film i „Television consalting“, serijal „Vreme je za bebe“, ta firma je istovremeno i suvlasnik multigrupe, zajedno su sa Draganom Đilasom pokrenuli serijal „Vreme je za bebe“, iako je više meseci pre potpisivanja ugovora između RTS i ove firme NIRA film i „Television consalting“, postojao identičan serijal sa identičnim sadržajem koji je pripremala ekipa RTS-a po nalogu direktora TV Beograd, Nikole Mirkova. Međutim, pre nego što je snimanje počelo, generalni direktor RTS, Aleksandar Tijanić, zaključio je ugovor sa privatnom produkcijom. Imali smo situaciju da je firma „Emoušn prodakšn“ dobila da snima ovaj film i da je sklopljen prvo Aneks ugovora, 19. juna 2006. godine, između firme „Emoušn prodakšn“, tada u vlasništvu Dragana Đilasa, i RTS, kojim se predviđa da RTS za prava i emitovanje 104 epizode ovog serijala emisije „Četrdeset osam sati svadba“ isplati „Emoušnu“ čak 12.948 evra po jednoj epizodi. Znači, RTS je plaćao 13.000 evra, znači skoro 13.000 evra, za jednu epizodu serijala „Četrdeset osam sati svadba“ Što je još gore, 29. juna 2007. godine zaključen je i Aneks o produženju važenja ovog Ugovora za još 104 epizode. Takođe, suvlasnik te produkcije do nedavno je bila i „Multikom grupa“ Dragana Đilasa. Kako se navodi u Izveštaju Saveta za borbu protiv korupcije, Đilas je u ovoj firmi imao 49% udela. Prema navodima ovih nezavisnih eksperata televizijskih, RTS serijski igrani program nezavisnim produkcijama plaća još i više, od 80 do čak 130 hiljada evra po epizodi, navodi se u izveštaju Verice Barać. Mi danas raspravljamo treći dan o izveštajima nezavisnih regulatornih tela. To prate mnogi mediji, mnogi vredni novinari koji zaista svakodnevno informišu građane Republike Srbije objektivno, istinito i tačno. I u ovoj sali danas imamo i kamermane, u sali pored nas imamo režiju koja emituje ovaj naš današnji program. Zaista sam ubeđena da tu ima dosta vrednih, sposobnih, kreativnih novinara, ljudi koji rade u medijima, kamermana, snimatelja, ljudi koji se bave o tonu, slici, rasveti i zaista sam sigurna i ubeđena da i oni imaju šanse, da i oni imaju prava da kreiraju sadržaje, ali prosto tu šansu nisu imali za vreme Dragana Đilasa, jer je njegov manir vlasti bilo apsolutno i lično bogaćenje. Taj za istinu, objektivno, istinito novinarstvo apsolutno nije mario. Takođe, mi smo danas ovde imali prilike da od predstavnika SRS često čujemo imovinska karta političara, koliko to novca je imao Dragan Đilas. Kao što sam već rekla, Dragan Đilas svoj novac nije zaradio prodajući žvake ili televizijska prava za određene emisije u Češkoj. Pre svega, želim da vas podsetim na imovinsku kartu koju je on prijavio na početku vladavine, kada je bio Koštuničin ministar. Tada je prijavio sledeću imovinu: ženinu kuću na Dedinju, polovni auto marke „Sab“ i ušteđevinu od oko 70.000 evra. Danas, prema njegovom priznanju, ima imovinu vrednu 25 miliona evra, i to isključivo u nekretninama, nismo zalazili u drugu imovinu. Da su ti podaci zaista tačni i da sve ovo što su danas iznosili i gospodin Martinović i gospodin Orlić, a o tome je pisao i portal KRIK koji je govorio o toj radnoj biografiji Dragana Đilasa, ukazivao je više puta. Portal KRIK je sabrao celokupnu imovinu Dragana Đilasa. Ta celokupna imovina, prema portalu KRIK iznosi 1.649 metara kvadratnih, odnosno 24 miliona 375 hiljada 347 evra. To je imovina Dragana Đilasa kada je sišao sa vlasti i kada je odlučio da bojkotuje izbore, da pravi ove cirkuse koje pravi u javnom prostoru. Završila sam političke nauke i studirala sam sa brojnim novinarima, sa ljudima koji se danas zaista bave politikom i istraživačkim novinarstvom na jedan ozbiljan i kvalitetan način. Tada su nas na fakultetu učili da je moć sklona korupciji i da apsolutna moć korumpira i kvari apsolutno. Isto tako srpski jezik je bogat jednom starom narodnom izrekom, jednom starom narodnom poslovicom koja kaže – daj čoveku vlast, pa da vidiš kako je. Znači, daj čoveku moć, daj čoveku vlast, pa će proći neko izvesno vreme i ti ćeš moći da utvrdiš kakav je on zaista u stvari. Zato što moć oslobađa, moć pokazuje kakav je čovek u stvari. Mi smo imali prilike da vidimo kakvi su to ljudi dok su bili na vlasti i Dragan Đilas, i Vuk Jeremić, i Boris Tadić, a i ljudi jako bliski njemu. Nakon svih ovih podataka i najava koje sam vam rekla, želela bih da kažem da sve ovo što se dešava na javnoj sceni i sve ovo što se dešava u medijima plod je, inicijalnu kapislu za to zapalio je ministar Nebojša Stefanović kada je pokrenuo jednu jako dalekosežnu istragu i koordiniranu akciju između policije i tužilaštva oko ispitivanja malverzacija, oko prodaje i preprodaje reklamnog prostora, isisavanja novca i finansija iz javnog servisa, kakav je RTS. Lično je taj Dragan Đilas, glavom i bradom, doneo rijaliti u Srbiju. U Pionirskom gradu, u mestu nadomak Beograda, u Košutnjaku, na mestu koje je bilo namenjeno za prostor za igru, rekreativni sport, zabavu dece Beograda, on je napravio skalameriju, doveo prvi rijaliti u Beograd. Reč je o rijaliti programu „Veliki brat“ i na taj način zagadio javni prostor, a danas nam on priča o reakcijama REM, danas nam on priča o rijaliti programima i komentariše programe u Srbiji. Zaista, ja sam se detaljno pripremala za ovo današnje izlaganje. Pročitala sam dosta materijala. Jedna od informacija do koje sam došla je i situacija kako se RRA, znači reč je o Republičkoj radiodifuznoj agenciji, koja je preteča REM, kako se RRA ponašala te 2011. godine i da li su članovi RRA radili svoj posao ili ne. Tek 2011. godine počinje da reaguje RRA, kada podnosi prekršajne prijave protiv medija u Srbiji, uključujući i RTS zbog kršenja Zakona o oglašavanju. U 2010. godini najveći prekršaj u radu RTS koji je RRA utvrdila odnosio se na zaštitu srpskog jezika u programu, jer se često dešavalo, kako RRA naglašava, da natpisi budu na latiničnom pismu, ali se tvrdi da RTS ispunjava sve nadzirane programske obaveze. Znači, jedina prekršajna prijava koja je bila protiv RTS i programa tada na javnom servisu i kod ostalih emitera je bila zašto se natpisi ne pišu na ćirilici, nego na latinici. Takođe, imamo situaciju da su u vreme Vuka Jeremića, Dragana Đilasa državne institucije zaista velika finansijska sredstva izvajale za reklame. Moj kolega Vlada Orlić je juče izneo podatak da je čak 2,5 miliona plaćeno za reklamiranje Đilasa i tzv. uspeha njihove vlasti. Ja dolazim iz Beograda i zaista taj uspeh nisam sve ovo vreme mogla da vidim. Mogla sam da vidim samo propale projekti koji su ostali iza nekadašnjeg gradonačelnika Beograda Dragana Đilasa, od „Pazl grada“, makete Terazija, podzemnih kontejnera, najskupljeg mosta u istoriji, najskupljeg mosta u svetu, mosta na Adi, koji ni dan danas nije završen, nego ga mi završavamo kao SNS. Ja dolazim iz radničke Rakovice, više od 600 hiljada građana je ostalo bez posla. Radnici koji su vredno radili, koji su izgarali, koji su stvarala te fabrike su tokom noći postali gubitnici, izbačeni na ulice, bez plate, bez novca da finansiraju svoju porodicu, budućnost svoje dece. Šta je radila ta kvazi elita u međuvremenu i zašto oni zapravo ponovo žele da se dograbe fotelja, zašto ponovo žele da dograbe vlasti i zašto svakoga dana na najrazličitije načine vređaju svoj narod, nazivajući ih pogrdnim imenima da smo kao narod, glupi, ružni, krezubi. To je ono što je karakter vlasti lidera i sadašnjih lidera opozicije koji. Zašto im je narod kriv? Pa, narod im je kriv zato što se usudio da im uskrati poverenje i zato što se srpski narod i svi građani Republike Srbije zato što su se usudili da im otkažu poverenje i da im uskrate glasanje na svim izborima od 2012. godine na ovamo. Nećete ih nazivati pogrdnim i pežorativnim imenima. Mi smo narod koji se diže i mi smo narod koji zahvaljujući našem predsedniku Aleksandru Vučiću ponovo dobijamo ponos koji nam je u prethodnim decenijama, prethodnim vekovima, možda nekada i bio poljuljan. Mi smo narod koji zaista veruje u budućnosti i koji će zaista svakog dana sa odgovornom politikom predvođenom predsednikom Aleksandrom Vučićem i SNS zaista zalagati da Srbija ide napred i da bude deo modernog sveta. Zahvaljujem.